12.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Návrh zákona je tedy předkládán se zpožděním, které bylo zapřičiněno jeho komplikovanou přípravou a nutností jeho zásadního přepracování v průběhu podzimu minulého roku. Vládou schválený návrh zákona se omezuje pouze na transpozici směrnice s tím, že další potřebné změny v právní úpravě nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, které jsou komplexní a systémové povahy, budou řešeny až v rámci připravované nové právní úpravy zpětného odběru výrobků s ukončenou životností.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Nekl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji pane předsedající.

Souhlasím s tím, že jde o minimalistickou úpravu zákona s tím, že hlubší úprava bude provedena později při přijetí nového zákona o odpadech. Doporučuji tedy tento návrh zákona postoupit do druhého čtení a také podporuji zkrácení lhůty o 30 dnů. Děkuji panu poslanci Neklovi a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Přihlášku pana poslance Zahradníka. Prosím pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.

Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Budu reagovat na vystoupení pana kolegy Zahradníka.

Děkuji panu zpravodaji. Neeviduji návrh na zamítnutí ani návrh na vrácení tohoto zákona. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh kromě výboru pro životní prostředí? Jestliže nemá, přistoupíme k hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání výboru pro životní prostředí. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kde je proti?

Dále eviduji návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. O tomto návrhu dávám hlasovat. Kdo je proti? Hlasování číslo 20. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena o 30 dnů.